Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Žádám zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Grebeníčka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrhy na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ano, měli bychom si tuto výtku uvědomit a příště se podobných kroků vyvarovat.